V tom případě dám nejdřív hlasovat o návrhu pana Kalouska, poté o návrhu vašem. Dále v pořadí pan předseda Stanjura. Hezké dopoledne, pane místopředsedo. Schůze pokračuje třetí týden a myslím si, že by bylo dobře, kdyby se občas vládní návrhy taky proložily nějakými návrhy opozičními, ať to není tak jednostranné a ať tady naše návrhy neleží šest, sedm, osm měsíců.

Pokud by to nebylo schváleno, variantně navrhuji, abychom to zařadili zítra jako první bod po písemných interpelacích. A protože jsme konstruktivní opozice a občas chceme vládě pomoci, navrhuji, abychom zítra jako třetí bod po písemných interpelacích dodělali bod číslo 70, který jsme už dvakrát přerušili v prvém čtení. Zítra jako třetí bod po písemných interpelacích. Děkuji. Ještě někdo se hlásí ohledně změny programu? Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti? Je to hlasování číslo 130, přítomných poslankyň a poslanců 144, pro 83, tento návrh byl přijat. Jako druhý budeme hlasovat bod pana předsedy Okamury, který žádá o zařazení bodu Informace o situaci muničního skladu ve Vrběticích.

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Faltýnka, a to je pevně zařadit na jednání dnešního dne po již pevně zařazeném bodu předsedy...

Dobře. Mám zde poznámku, zda mám postupovat podle toho, jak jste vystupovali v tom pořadí, anebo protože někteří jste žádali o přednostní zařazení těch bodů a někteří jste říkali po pevně zařazených bodech. Když nebude námitka, dal bych hlasovat o návrhu pana poslance Faltýnka, a tak jak bylo řečeno, po jednotlivých návrzích. Námitka není. V tom případě budeme hlasovat o návrhu pana poslance Faltýnka, který navrhuje pevně zařadit jako další bod dnešního jednání bod číslo 14, sněmovní tisk 329. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro.

Zde bych se chtěl zeptat ještě pana předsedy Stanjury, protože to bylo dáváno v jednotlivých blocích. Teď máme blok druhý, kde je asi šest bodů. I o těch šesti bodech chcete dávat hlasovat jednotlivě? Dobře. Jako druhý až šestý bod na pořadu schůze budeme hlasovat jednotlivě. První je pevně zařadit bod číslo 8, je to sněmovní tisk 261.

Kdo je proti? Máme hlasování číslo 133, přítomných poslankyň a poslanců 148, pro 77, návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o pevně zařazeném bodu číslo 54, je to sněmovní tisk 304.

Nyní tedy zahajuji hlasování o zařazení bodu 54, sněmovní tisk 304 jako pevný bod dnešního jednání. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zařazení tohoto bodu na program. Kdo je proti?

Další bod je bod číslo 56, sněmovní tisk 306, jako další pevně zařazený bod. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

Kdo je proti?

Máme hlasování číslo 137, přítomných poslankyň a poslanců 147, pro návrh 77 poslankyň a poslanců, návrh byl přijat.